Pan poslanec prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Děkuji. Prosím, pane zpravodaji. Dobře, takže bychom postupovali tedy postupně. To znamená, že nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, tak jak jsem ji přednesl ve svém vystoupení.

To jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury. Pak bychom hlasovali...

Jenom pro zjednodušení upravím pana zpravodaje. Nebudeme hlasovat Vilímce, ale o návrzích pana poslance Vilímce. Stejně tak u všech dalších. Takto byl přednesen návrh procedury. Pan poslanec Vilímec se ještě hlásí. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže jestli to dobře chápu, jestli jsem dobře slyšel, vy navrhujete jako protinávrh té proceduře, aby se po legislativně technických úpravách nejprve hlasovalo o D1 a D2, poté teprve o návrzích pod písmenem A.

Nicméně pan poslanec Vilímec vznesl protinávrh a mou povinností je dát nejprve hlasovat o jeho protinávrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování 36. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji navrhl garanční výbor a jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury.

Návrh byl přijat. Takže bychom se řídili hlasovací procedurou, jak byla schválena i rozpočtovým výborem a teď plénem Poslanecké sněmovny. Takže nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, tak jak jsem ji přednesl v obecné rozpravě. Stanovisko je kladné. Stanovisko pana ministra k legislativně technické úpravě? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak byly předneseny. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Dalším hlasováním by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu A1. Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A2 až A13. Můžeme o nich hlasovat, protože byl přijat pozměňovací návrh A1. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A2 a ž A13. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 40. Návrh byl přijat. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A14 a A15. Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra?